Vážené kolegyně a kolegové, já naprosto respektuji, že máme různé názory.

Jste vládní strana. Můžete se dohodnout na navýšení v rámci vládních stran? Přišlo by mi to správné, oddělit toto téma. Dále tady zaznívalo, že jsou jiné cesty, že mají být lepší cesty, a nezaznělo tady jaké.

Tam je ten problém, že se to za ty roky nestalo.

Ale už konkrétní návrhy. Potom na závěr. My, kteří chceme hlasovat proti, poneseme odpovědnost.

A je příliš mnoho velmi chudých samoživitelů.

Poslanec Marek Výborný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom velmi krátce. Je to velmi vážná debata.

Protože rozumím argumentům obou dvou stran a obě dvě strany mají vlastně pravdu.

Bohužel to nemáme. To by výrazným způsobem ulehčilo potom i to rozhodování samotné. Samozřejmě i ta norma by nebyla samospasitelná, nebyla by stoprocentně účinná, ale bylo by to samozřejmě lepší a výhodnější. Určitě to ale není tak, že ti, kteří nepodpoří tento návrh, tak rezignují, nebo jdou proti dětem, proti rodinám, proti rodičům. Tak to skutečně není, protože relevance argumentů je na obou dvou stranách. Děkuji. Paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Tak se omlouvám. Nicméně co se týče toho, jestli máme, nebo nemáme tolik či ono, to je vlastně svým způsobem irelevantní v tom počtu, ale důležité je, kolik ze státního rozpočtu dáváme na podporu lidí v nouzi, kolik dáváme na všechny tyto záležitosti.

Tady je to o cestě k tomu, jak k nim tu pomoc dostat, respektive jak donutit toho povinného rodiče, toho, který má mít plnou zodpovědnost, aby platil on sám. Děkuji.

Prosím, máte slovo.